Jsem si vědom toho, že i místopředseda ODS a její ekonomický expert kolega Skopeček opakovaně zmiňuje to, že zvyšování daní má právě distorzní účinky na hospodářský růst, a bohužel ho zjevně minimálně v tomto konkrétním případě nikdo neposlouchá.

Tento boj proti daňovým únikům či šedé ekonomice nejenom, že pomáhá zajistit spravedlivé zdanění všech občanů a všech firem, ale také samozřejmě vytváří potřebné dodatečné příjmy pro veřejné rozpočty;

A dopady tohoto konsolidačního balíčku pocítí celá společnost.

A my dnes s vědomím tohoto nevidíme, že by vláda motivovala mladé lidi, aby studovali. Přitom samozřejmě to množství pozitivních externalit ze vzdělané populace je velké.

Troufnu si tvrdit, že zásadním tématem pro studenty je zrušení slevy na studenta, tedy té slevy, která má studentům alespoň částečně finančně ulevit při jejich práci.

Od té pětikoalice, která má ve svém čele profesora a bývalého rektora vysoké školy.

A pokud bychom tyto informace měli nebo ministr školství by je měl, že je tento systém zneužíván, tak bychom měli spíš řešit právě ten problém toho zneužívání a ne rušit benefity pro poctivě pracující studenty, které rozhodně potřebujeme.